Totální porušení etického kodexu. Ale to nikoho netanguje v České televizi, pana ředitele, protože ten je tam do počtu.

A ti novináři jsou strašně solidární.

Je potřeba se na to podívat, jak to vlastně tady tedy máme. Takže tady jsou nějaké řeči, že nechceme politizovat.

Takže žádná nezávislost. Žádná nezávislost, jde tady jenom o zabetonování pana ředitele, který je a samozřejmě ty pořady jsou čistě provládní. Čistě provládní.

A samozřejmě oni to dělají deset let.

A pan Moravec to dobře ví.

Takže ještě jednou.

Takže to platí, co jsem řekl. Pokračuji.